Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, moje vystoupení je přesně oním naplněním jednacího řádu v souvislosti s otázkou legislativně technických úprav. Připomínám, že jsem předložil pozměňovací návrh, který se týká společností stoprocentně vlastněných obcemi. Koneckonců i pan ministr průmyslu a obchodu se vyjádřil o tomto návrhu ve smyslu jeho bezproblémovosti a právě s legislativním odborem tohoto ministerstva a s legislativci Poslanecké sněmovny jsem dostal doporučení na následující legislativně technickou úpravu, jde skutečně jenom o úpravu odkazového aparátu, nikoliv meritorní úpravu obsahu mého pozměňovacího návrhu. Teď ji tedy načtu.